To bych také rád lehce doplnil k tomu, co zde tady zaznělo.

Myslím, že jako doplnění úvodního slova to bohatě stačí. A pochopitelně avizuji, to, co vlastně máte, pane řídící, určitě v podkladech, a to že není zatím jiných návrhů na projednání než garanční výbor, a to je výbor rozpočtový.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych zareagovala na sněmovní tisk 206, tedy na tzv. daňový balíček, jménem klubu Starostů a nezávislých. Novela reaguje na vývoj evropské harmonizace ve věci nahlížení na problematiku tzv. úplaty a na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Nerozporujeme návrh novely obecně jako takový, protože víme, že jde o novelu harmonizační. Co nás však vede k určitým pochybnostem, je to, že dochází právě k úpravě definice pojmu tzv. dotace k ceně, která je dle stávající úpravy považována za dotaci k výsledku hospodaření, a tudíž není zatížena DPH.

V důvodové zprávě se uvádí, že se nepředpokládají výrazné fiskální dopady do veřejných rozpočtů. Toto zhodnocení fiskálních dopadů považujeme za zcela vágní a nedostatečné. Například objednavatelé dopravy, tedy kraje a obce a města, odhadují dopady ve výši 6 miliard korun a to už není dopad nevýrazný.

Otázkou zůstává, zda se bude například týkat sociálních služeb, zda bude mít dopad i na příspěvkové organizace obcí a krajů. Jen připomínám, že definice dotace k ceně zahrnuje veškeré příspěvky a dotace ze zdrojů veřejných prostředků, tj. může jít například o prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona atd. Znovu tedy opakuji, nezpochybňujeme tuto novelu jako takovou, ale zpochybňujeme a hlásíme se k tomu, aby bylo přesněji vymezeno, jakým způsobem tato novela v této oblasti zasáhne fiskálně do rozpočtů krajů a obcí, a dále zpochybňujeme to, že v důvodové zprávě zcela chybí vymezení subjektů, kterých se tato úprava bude týkat. Toto považujeme za zcela zásadní nedostatek tohoto návrhu, i když vím, že právě v oné důvodové zprávě se říká, že bude v předstihu zpracována nová metodika Generálního finančního ředitelství, která rovněž umožní na změnu vhodně plátcům reagovat. Myslím si, že takovouto informaci bychom v důvodové zprávě měli mít i my jako poslanci, abychom se správně mohli rozhodnout.

To jsou důvody, které nás vedou k tomu, že navrhujeme vrácení tohoto návrhu zákona navrhovateli k dopracování. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Já pevně věřím, a zdá se, že další vystupující v diskusi snad přinese nějakou příznivou zprávu, že toto bude ještě dál řešeno, protože si myslím, že v tom celkovém balíku, který tato novela zahrnuje, by se toto mělo vyčlenit zcela samostatně a řešit nějakou jinou cestou.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych i já se vyjádřila k projednávání sněmovního tisku 206 a především k tomu, co tady teď říkali dva předřečníci, jak paní poslankyně Kovářová, tak pan poslanec Baxa z hlediska dotace k ceně. Kraje jsou oficiálním připomínkovým místem a na jednání rady Asociace krajů jsme se tímto sněmovním tiskem také zabývali a to, co tady již bylo řečeno, tak samozřejmě tento sněmovní tisk by opravdu měl dopad do veřejných rozpočtů. Bohužel města, obce a kraje nejsou v současné chvíli na tento krok připraveny a dopady toho zákona by byly velmi negativní. Již to tady zaznělo. Mělo by to dopady do veřejných rozpočtů zajišťujících služby občanům, jako je například dopravní obslužnost, příspěvkové organizace, dávání dotací atd.